Co do budoucna? Do budoucna jedinou cestou je a k tomu směřovaly veškeré mé kroky aby si stát zmapoval své nerostné bohatství, aby si zmapoval potenciál případných zajímavých surovin, které třeba zajímavé před pár lety vůbec nebyly.

Takže situace se časem mění a stát by na to měl umět reagovat. A to, co já navrhuji, a to, co se mi podařilo minulý týden prosadit na vládě, je to, aby si stát své nerostné bohatství zmapoval poměrně důkladně, aby si vyhodnotil potenciál, který by z toho mohl být, a aby v případě, že skutečně ten potenciál takový bude, mohl těžbu provádět. Děkuji panu ministrovi. Obě dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Druhá věc.

To jen pro úplnost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pan poslanec Fiedler a jeho faktická poznámka. Bude opravdu krátká, pane předsedající. Já bych jen k panu ministru Havlíčkovi, který je tady za mnou.

A ve druhé větě řeknete hned za tím, že nám to otevírá cestu k tomu, abychom se vrátili zpět do hry. A to už je závazné? Tak v jednom případě, kdy se jedná o to, kdo to bude těžit, to závazné není, a že nás to vrací do hry, to závazné najednou je? Pane ministře, poslechněte si to, co říkáte. Pan poslanec Komárek a jeho faktická poznámka.

Česko se stává najednou skoro surovinovou velmocí. Technicky to vypadá jako úžasná revoluce a ekonomicky jako velký zdroj růstu bohatství pro české občany.

Budou projevy pro a proti. Žádný věcný, všechny předvolební. Televize to bude vysílat, takže se každý poslanec bude chtít zaskvět a strany budou sbírat předvolební body. Aspoň se budou domnívat, že je sbírají. Jak se v tom má normální člověk vyznat? Je to dost jednoduché. Ministr, který na vlastní triko pár dní před volbami uzavírá podstatnou, potenciálně bilionovou smlouvu se zahraniční firmou je buď blbej, nebo navedenej. Za slovo navedenej může si laskavý čtenář dosadit slovo příhodnější. Děkuji. Další faktické poznámky pan poslanec Sklenák, pan poslanec Zemek, pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče. Já mám jen prosbu. Jednáme tady téměř sedm hodin. Já se snažím tu debatu velmi pečlivě sledovat a bohužel některé otázky a odpovědi na ně se tady opakují už poněkolikáté. Nevím, jestli odcházíte a přicházíte a nemáte možnost to sledovat, tak se třeba zeptejte kolegů, o čem tady už byla řeč. Protože kolega Fiedler otázku co je právní závaznost a co je deklarace vůle to už jsme tady řešili snad šestkrát, a on se znovu ptá, co to znamená právně závazný a co to znamená deklarace vůle ke spolupráci. Takhle neskončíme nikdy. Děkuji moc. Skončíme, v pátek jsou volby. Pan poslanec Zemek. Děkuji.

Tak to vnímám já. Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka.

Ano, mám hornické vzdělání, a proto mi to nedá spát. Já se opravdu, pane ministře, nespokojím s tím, že je surovinová politika státu na patnáct let, kterou vy jste zdědil. Je na čtyři řádky. Jsou tam geologické informace, shromažďované padesát let. Padesát let!